U stolku zpravodajů již zaujal místo pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán a zpravodaj garančního výboru, tím byl ústavněprávní výbor, pan poslanec Radek Vondráček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 497/2, který vám byl doručen dne 10. února 2016.